Já vám děkuji. Faktická poznámka pane ministře, omlouvám se faktická poznámka pan poslanec Třešňák. Pěkné dopoledne, vážení kolegové.

Skutečně i já bych byl nerad, aby se Ministerstvo vnitra, potažmo stát zařadil mezi ty spekulanty, kteří se na tom obrazu takto podepíší.

Ale to je postup podle zákona, to není spekulace. Tak bych prosil, abychom si říkali věci přesně, a pokud někdo postupuje podle zákona, tak může být těžko označen za spekulanta. To za prvé. Za druhé.

A samozřejmě problém, který tady nastínil pan kolega Ondráček, ten já teď nezpochybňuji, ale spíš ten systém prodeje státního majetku, protože tam to vidím jako velmi těžce funkční, zdlouhavé a ekonomicky pro stát ne úplně výhodné. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji a je zde jedna faktická poznámka pana poslance Votavy. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

On je starosta. Já jsem byl také, byť tedy ne tak dlouho jako on, a vím, jaké problémy často mají obce, které by rády tento zbytný majetek státu dostaly do svého vlastnictví, ale bohužel napřímo to nejde. Musí samozřejmě jít do nějakého nabídkového řízení, do veřejné soutěže, a samozřejmě tady jsou značně diskriminovány, protože je to otázka ceny.

Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se pana poslance Ondráčka, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Dovolte mi přečíst několik omluv. s náhradní kartou číslo 27 hlasuje pan poslanec Bartoš.